Kromě vlastního vyšetření pacienta nebo klienta má komise při svém rozhodování k dispozici veškerou dokumentaci mnohdy několikaleté léčby. Přítomnost ošetřujícího lékaře, který je v zájmu pacienta podjatý a vždy se snaží přesvědčit komisi o svém subjektivním názoru, je při takto zásadním rozhodování nežádoucí.

Tím naprosto není řečeno, že by ošetřující lékař nemohl být přítomen. Ale vždy po dohodě, nikoliv ze zákona a po pečlivém zvážení v zájmu pacienta. Já vám děkuji za pozornost a v podrobné rozpravě se potom k pozměňovacím návrhům přihlásím. Dobré poledne. Já vám děkuji, paní poslankyně. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

A je to z toho důvodu, aby bylo efektivně zaručeno, že to nebude plošně po celé republice.

Není dnes efektivně zajištěno, že děti z umělého oplodnění se nemohou setkat v pozdějším věku, kdy si hledají partnery, že se nemohou setkat dvě děti, které jsou zplozeny vlastně umělou cestou a jedním dárcem. Dále.

Surogátní mateřství je nežádoucí,

Je nepředstavitelné, že by se některá žena byla ochotná stát surogátní matkou bez adekvátní finanční odměny.